Co tím chci říci? To, že voliči si přejí přejí abych byl jejich zástupce v Poslanecké sněmovně. A pozor, na rozdíl od mého předřečníka, vaším prostřednictvím Ivana Adamce, já se k tomu přiznám, jsem ve střetu zájmů. Voliči vědí devět let, že já pobírám dva platy. Všichni. Je také pravda, a nechci tady hovořit o tom, jestli někdo lépe pracuje, nebo někdo hůř pracuje, jestli to zvládá, nezvládá.

Můj velký respekt! A těmhle lidem, kteří dostávají obrovské podpory, vy chcete sebrat ten plat? Promiňte mi to, omlouvám se, že jsem, a nechci být emotivní. Možná že si tady říkám sám o sobě, že to vlastně chcete vzít i mně.

Není spravedlivý! To si řekněme na rovinu.

A nám to chcete sebrat? Víte, já nejsem závistivý člověk. Opravdu, věřte mi. A nemám rád ty nejnižší pudy.

Poslední věc.

Řekněme si to tak, jak to je. To je realita!

Budete to vy, ředitelé škol? Ředitelé nemocnic? Prosím, hlasujte s rozumem a zamítněte tento návrh. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nejprve paní poslankyně Ožanová a potom pan poslanec Blažek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, za mě je to o úhlu pohledu. Takže já to řeknu jednoduše: mám plat poslance a tři desetiny platu starosty, protože to prostě považují za správné a morální. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A naše paní kolegyně se bránila tím, že nebude kumulovat platy.

S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Adamec. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl vaším prostřednictvím říct paní kolegyni starostce Ožanové to není o úhlu pohledu. Jestli máte tři desetiny, čtyři, pět, šest, je to vaše rozhodnutí v rámci platného zákona, a jestli někdo je prostě uvolněný ze 100 %, je to také prostě v rámci zákona.

Tohle je to špatně přece! Děkuji. Nyní s přednostním právem do rozpravy vystoupí pan předseda Stanjura a po něm je přihlášen pan poslanec Jelínek v rozpravě. Prosím, máte slovo. Ostravajih je opravdu velká vesnice. Nicméně zpátky k meritu věci. Kdybych chtěl být vstřícný k předkladatelům a podporovatelům, tak řeknu, že je vede pýcha. Pýcha! A kdybych nebyl vstřícný, tak řeknu, že je vede arogance. A můžete si každý vybrat, jestli je to pýcha, nebo arogance říkat zastupitelům, jak mohou odměňovat svého starostu nebo místostarostu, svého hejtmana nebo náměstka hejtmana. Neplatí to státní rozpočet. Jsou to výdaje městského či obecního zastupitelstva nebo výdaje kraje.

Protože nejsou hloupé a vědí, že to jsou lidé, kteří mají podporu voličů.

A podle mě to platí pro každou politickou stranu.